Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane ministře, dovolte mi také se vyjádřit k této novele občanského soudního řádu, která zavádí chráněný účet.

Velmi stručně.

Pokud někdo říká, že to je absurdní, tak je to pravda. Toto ani nemůžeme přičítat na vrub exekutorům, protože to prostě právní řád, právní systém dovoluje, a to je ta chyba, to je ta absurdita.

Tedy to, že na tom konkrétním účtu bude nezabavitelná částka skutečně chráněna a nebude moci podléhat exekuci, a to ani žádné další v pořadí.

Tak prosím o klid! Tak prosím. Tak snad... No tak dobře... Tak ať nemusíme nechávat pana poslance čekat, prosím opravdu o klid. Ještě jednou bych chtěl poděkovat za to, že se Senát tímto sněmovním tiskem, tímto návrhem novely občanského soudního řádu zabýval velmi precizně, podrobně a že nakonec to, co jsme tady diskutovali ve Sněmovně, přijal za své, protože senátní verze, která se nám vrací, nepřináší žádnou dramatickou změnu, ale přináší zjednodušení: zjednodušení existence a funkčnosti chráněného účtu, což by mělo být cílem nás všech. Když bych to měl velmi stručně jenom zrekapitulovat, týká se to hlavně zřízení chráněného účtu, protože v tuto chvíli tak, jak jsme schválili sněmovní verzi, podmínkou je existence běžného účtu postiženého exekucí. Fakticky dneska ale statisíce dlužníků žádný účet nemají, protože oni právě proto, aby se vyhnuli zabavení té částky, si to nechávají zasílat pokoutně na účty svých sourozenců, nechávají si to vyplácet hotově a dalšími možnými způsoby, a tratí na tom všichni. Čili tím režimem, který zavedeme, tady pomůžeme všem, a to je přece naším cílem.

Čili místo toho, aby musel existovat ten účet jako takový, na který by následně musel exekutor tento účet postihnout exekucí, což někdy může trvat nejenom několik týdnů, ale možná dokonce i měsíců u těch pomalých exekutorů, a následně by muselo následovat kolečko.

Velmi jednoduché.

V tomto smyslu senátní návrh toto opět výrazným, výrazným způsobem zjednodušuje. V senátní verzi má dlužník plátci příjmu poskytnout číslo chráněného účtu a peníze tam jsou zasílány okamžitě, čili tam nevznikne dokonce ani ta nebezpečná lhůta pro některé exekutory, kteří by mohli prodlužování lhůty mezi zřízením účtu a zasíláním té částky využít k tomu, aby ještě z toho stihli něco postihnout a srazit.

Proto vítám, že tento návrh ve znění postoupeném Senátem podporuje také Česká bankovní asociace, protože ve finále banky budou jednou z částí, která je velmi důležitá, a budou institucemi, které pokud nebudou schopny chráněný účet administrovat, tak prostě ty chráněné účty nevzniknou, nebo vzniknou ve výrazně menším množství, než si všichni přejeme. Čili vyváženost spočívá i v tom, že to podpořila Česká bankovní asociace, a na straně druhé, jak říkám, i organizace pracující s dlužníky. Kolegyně, kolegové, já vám za to děkuji.

Děkuji za pozornost.

Tak prosím, pane poslanče, máte slovo. Já bych se také na to podíval ještě z jiného úhlu pohledu, abychom tady neopakovali to, co tady bylo řečeno v těch třech čteních.

Ale taková byla praxe.